Já bych přivítal debatu i na tato témata, a nejenom na pravidelné hlášení, pošleme tam dvě stě, tři sta, sto padesát vojáků, budeme tam mít čtyři důstojníky, nebo dokonce budeme velet tady této jednotce.

Ne, my jsme se jich neptali, politici rozhodli. Proto bychom my jako zástupci občanů měli slyšet a znát odpovědi na ty otázky v rámci zahraniční politiky České republiky. Je boj s terorismem, tolik vyhlašovaný, za který se i náš pan prezident tak často bije, ještě platný?

Nebo tam budeme jako ty poslední kůly v plotě a budeme bojovat i nadále prohrané války? To je otázka, která před námi stojí.

Ano, říkáte, válka tam probíhá již strašně dlouho, vlastně se nic skoro neděje.

Ale my jsme dneska v jiné situaci. My jsme v situaci, kdy do toho konfliktu otevřeně vojensky vstoupil stát NATO.

Vyjádřilo velení NATO, jehož jsme členy, když tam máme naši misi, souhlas s tímto postupem? Vyjádřilo vůbec nějak naše Ministerstvo zahraničních věcí reakci na postup Turecka v tomto konfliktu? Jak bude postupovat česká zahraniční politika v oblasti tohoto žhavého konfliktu, který zůstává v pozadí, řekněme si, aktuální situace v České republice? A přitom je to konflikt, kde je jeden ze států NATO, našich partnerů, přímo zainteresován. Jak budeme postupovat? To jsou otázky, které se ptám členů zahraničního výboru, ptám se členů výboru pro obranu, ptám se členů dalších, kteří by měli tyto informace mít. A já se tady dozvídám v úvodu, že prostě tyto informace nemají ani oni sami. A že my jako Sněmovna musíme připravit doprovodné usnesení, kdy vlastně o ty informace teprve žádáme. A není to ostuda?

Jaký je cíl České republiky, pro který je tam posílá? Je jedno, jestli nějaké hmotné statky, ale tam jde přece o životy. My je posíláme do válečných konfliktů. A tyto otázky bychom měli dopředu vědět a znát, abychom se taky v nich trošku mohli vyznat. To jsou jenom tři věci, které jsem tady vůči tomuto návrhu, který dneska máme, chtěl zmínit. A ty odpovědi bych, pane ministře, od vás rád slyšel. Zopakuji. Chtěl bych znát pozici České republiky k Mali a k situaci, která tam je, a jak jsme schopni, když už tu misi vedeme, jak jsme schopni se s tím vyrovnat a jestli se nedostáváme do rozporu s postupem České republiky v rámci zahraniční politiky. Druhá otázka zní: Přistoupíme na hru v Afghánistánu, kterou vedou Spojené státy americké, a v rámci boje proti terorismu budeme vyjednávat s teroristy?

A Turecko, jak všichni víme, je členem NATO a jsme vázáni nějakými povinnostmi vyplývajícími ze smluvních vztahů v rámci této organizace. Pokud na tyto otázky odpověď nedostanu, a nevím, třeba najdete tu odvahu a budete tady o tom hovořit, jak to tam doopravdy je, tak budu rád. Ale zatím v tomto návrhu postrádám tyto odpovědi a bojím se, že tento návrh z tohoto pohledu nekoresponduje s českou zahraniční politikou, kterou veřejně deklarujeme. A jak tady kolegové ukazují na čas, nechci zdržovat a nechci tento materiál dávat bokem, ale chci znát odpovědi na tyto otázky a myslím si, že většina občanů České republiky by je taky ráda znala, ať ví, jak Poslanecká sněmovna kontroluje vládu. A nejenom vládu, jak plní boj v rámci koronaviru, ale taky jak plní úkoly zahraniční politiky a jak hlídá to, abychom v rámci zahraniční politiky a našich vojáků působících v zahraničí fungovali tak, jak si občané České republiky přejí. Děkuji vám za pozornost. Já vám také děkuji a faktická poznámka, pan poslanec Kobza. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, dobrý večer. Já bych si dovolil navázat na předřečníky a také bych rád panu ministrovi položil pár otázek.

Takže můžeme říct, že toto je jeden z výsledků. Druhý výsledek této mise je, že Tálibán postupně ovládl skoro čtyři pětiny afghánského území a nezdá se, že by postupující vojenská intervence ze strany koaličních sil tento vývoj nějakým způsobem dokázala zvrátit. Takže by mě opravdu zajímalo, proč tam vlastně jsme. Co se týče akce v Mali, tak tam samozřejmě je to o to zajímavější, že už nejsme jenom expediční sbor americké armády, ale také francouzské armády. Zřejmě už Francouzi nechtějí nasazovat cizineckou legii, tak zjistili, že nasadí nás, protože při deficitním rozpočtu na všechna tato dobrodružství my si ještě musíme půjčovat. Je to řada důvodů, pro které já nemůžu tento návrh podpořit. Děkuji vám.

Rád bych upozornil na jednu věc.